Pokud jde o nařizování odposlechu, tam musím říct, že i v úrovni Generální inspekce bezpečnostních sborů je znám už, a je to ve zprávě, která už je, myslím, dokonce zveřejněná, je znám pokles. Dá se říci, že to není tím, že je i pokles trestné činnosti, ale že se už velmi zvažuje, v kterých případech odposlechy jako důkazní materiál nasazovat. A to je celkem aspoň trošku optimistická zpráva. Děkuji vám. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka. Prosím, máte slovo.

Taková situace nastat může a myslím si, že v některých případech i nastává.

A pokud takové informace ví poměrně široký okruh osob, vždycky je ten problém, že ty informace mohou unikat. Uvědomme si, že přípravné řízení trestní má být neveřejné, nebo je neveřejné podle trestního řádu, a okruh osob, který takové řízení vede, má být co nejužší. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Pro jistotu se ještě zeptám paní poslankyně Němcové, zda chce hlasovat souhlasné, či nesouhlasné. Nemusíme hlasovat. Děkuji. Nyní přistoupíme k další interpelaci a tou je přerušená interpelace, kterou interpelovala paní poslankyně Němcová pana premiéra ve věci sjednávání úvěrových smluv. Prosím, paní poslankyně, určitě se chcete přihlásit do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nevím vzhledem k času, jestli stihneme tuto interpelaci doprojednat, nebo zda bude též přerušena.

Podle informací, které sdělil bývalý ředitel České obchodní inspekce pro východní Čechy Jiří Pěkný, který tyto prakticky odhalil, ani jeden inspektorát České obchodní inspekce neposuzuje výpočty roční procentní sazby nákladů správně.

Cituji z jeho dopisu ministru Mládkovi: